Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 222, přihlášeno 136 poslanců, pro 118, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Prosím.

Kdo je proti?

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 225, přihlášeno 130 poslanců, pro 119, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 226, přihlášeno 130 poslanců, pro 95, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 229, přihlášeno 131 poslanců, pro 108, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování číslo 230, přihlášeno 131 poslanců, pro 77, proti 1, tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Prosím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Prosím.

Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování číslo 233, přihlášeno 134 poslanců, pro 104, proti nikdo, návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování číslo 234, přihlášeno 133 poslanců, pro 98, proti 10, tento návrh byl přijat. Děkuji. Dále je to pan Jaroslav Falta.

Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování číslo 235, přihlášeno 135 poslanců, pro 104, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Děkuji. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Prosím. Děkuji. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 239, přihlášeno 137 poslanců, pro 120, proti nikdo, tento návrh byl přijat.